Proč vláda přes důrazná doporučení ze strany opozice zde na plénu Sněmovny, ve výborech, ale i ze strany odborné veřejnosti nevyužila období příznivější epidemiologické situace v přípravě na druhou vlnu pandemie, konkrétně dotažení tolik zmiňované chytré karantény, nastavení systému trasování nakažených, posílení hygienické služby, přípravu rozsáhlejší sítě odběrových míst a nastavení jednoznačného systému testování? Dlouhodobě také voláme po zcela zásadním posílení testovacích kapacit.

Za třetí.

Což koneckonců v poslední době, v posledních dnech, jednoznačně zažíváme, kdy přes všechna ubezpečení ze strany pana premiéra k tomuto kroku přistoupilo včera i Slovensko. A všichni víme, že pro Českou republiku je to velká rána. Jaké kroky vláda přijme k tomu, aby nedošlo k přetížení zdravotního systému a nedošlo k dalšímu výraznému ohrožení ekonomiky České republiky, jaké kroky má vláda nachystané pro nejbližší dny a týdny? Očekávám odpověď ve smyslu termíny, tvrdá data, personální posílení, o kolik lidí, kde, jakým způsobem se upraví systém.

Lidé potřebují znát fakta a občané potřebují nabýt jistoty, že stát je na možné další zhoršení epidemiologické situace připraven. Jestli tomu tak není, tak se jedná o to, že Česká republika má slabou vládu, která se bojí činit důležitá rozhodnutí pro ochranu a bezpečí lidí České republiky.

Děkuji za slovo.

Ano, tak připusťme, že to byla systémová chyba.

Ne za posledních několik měsíců.

Nebo dvě? Je to prostě standardní rutinní práce.

A tam je ten problém.

Nemůžete jenom reagovat na to, co bylo. Takže to je moje prosba. Dejte nám tyto informace a řekněte nám, jak vám můžeme pomoct, abyste tohohle dosáhl.